Dovolte mi ještě dvě poznámky, které se týkají vystoupení pana prezidenta. Pan prezident hodnotil určitá rozpočtová rizika a mluvil o výdajích, které jsou spojeny s obnovitelnými zdroji, a mluvil také o výdajích, které jsou spojeny s hmotnou nouzí.

To není rozpočtové riziko. To je z hlediska státního rozpočtu spíše menší částka. A ten trend je pozitivní. To znamená, díky hospodářskému růstu, díky vyšší zaměstnanosti výdaje na hmotnou nouzi klesají.

To je největší skupina lidí, která má příspěvek na bydlení. A já chci jenom připomenout této Poslanecké sněmovně, že příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení byl zaveden proto, že se deregulovalo nájemné. V okamžiku, kdy se provedla deregulace nájemného, tak se také zavedl doplatek na bydlení a příspěvek na bydlení prostě proto, aby tady velké skupiny obyvatel zvládly deregulaci nájemného, která vedla ke zvyšování nájemného. A jestliže osamělí důchodci, jestliže matky samoživitelky s malými dětmi mají nárok na příspěvek na bydlení, tak je to přece v pořádku. Takže ani příspěvek na bydlení já nevidím jako zásadní problém státního rozpočtu. Opět, nejsou to výdaje, které by eskalovaly, ale jsou to výdaje, které meziročně klesají. Pokud jde o otázku solárních dotací a obnovitelných zdrojů, opět chci připomenout této Poslanecké sněmovně, že tady vláda reaguje na přiznané podpory, které byly přiznány v minulých letech. Nejsou to podpory, které by byly přiznány za naší vlády. Naopak, byla to naše vláda, která dosáhla u Evropské komise nápravy stavu, kdy se podařilo velkou část těchto podpor přiznaných v minulosti, před rokem 2011, notifikovat ze strany Evropské komise.

To, co vyčítám tehdejší vládě, tehdejšímu Energetickému regulačnímu úřadu, byl fakt, že nereagovaly, že neburcovaly, že nepředložily příslušné legislativní návrhy tak, aby bylo možné tyto podpory snížit. Takže opět, to nejsou výdaje, které by stanovila tato vláda.

Já vám také děkuji, pane premiéra. Nejprve paní poslankyně Černochová s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Kalousek. Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěla doporučit panu premiérovi, aby napsal Ježíškovi buďto o naslouchátko, anebo o překladač, protože mám pocit, že pokaždé, když se ho někdo na něco ptá, tak odpovídá úplně, ale úplně na něco jiného. Tři roky tady slýcháme o tom, jak se navyšují výdaje na obranu. Víte, loni v rozpočtu Ministerstva obrany zbyly čtyři miliardy, předloni tři miliardy, dvě miliardy. Tomu říkáte navyšování rozpočtu? Ano, teď se nějakým drobným způsobem rozpočet navýší, ale asi vám tam ke konci roku 2016 zůstane šest miliard. To vám přijde v pořádku?

Je třetí čtení.

Nyní tedy pan poslanec Kalousek, připraví se pan poslanec Pavera s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo.

Ta logika je jednoduchá.

Nedává velký smysl, aby díky tisícům a tisícům nových státních zaměstnanců vyrostly platy státních zaměstnanců o 28 %, zatímco oproti letošnímu roku výdaje na infrastrukturu poklesnou. To jsou trochu jiné priority, než které ve skutečnosti říkáte. Ta čísla mluví jasně a my se snažíme v tom druhém a třetím čtení legitimně alespoň prosadit o něco smysluplnější priority než ty peníze, kterých vydáváte o několik desítek miliard víc, než je nutné, abyste úplně zbytečně rozdali a projedli. Já vám děkuji.

Nyní tedy požádám pana poslance Paveru o faktickou poznámku, připraví se pan poslanec Stanjura.